Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, cílem této novely je odlehčit našim malým a středním podnikatelům. Toto prorůstové opatření zavádí do našeho právního řádu hotovostní účetnictví, čímž ve výsledku dojde k ozdravení malých a středních podniků včetně živnostníků. Následně dojde ke snížení nezaměstnanosti, zvýšení konkurenceschopnosti a oživení ekonomiky České republiky. Nemalou částí z této skupiny jsou právě živnostníci, tedy více než 250 tisíc plátců daně z přidané hodnoty. Opravit dosavadní legislativně dané bezpráví je logické a je spíše záhadou, proč se dosavadní politici dnes takové úpravě bránili. Je přece v našem vlastním zájmu, aby v této zemi bylo výhodné podnikat a platit daně. Je přece správné, když společně vybudujeme právní řád, který bude spravedlivý a nad kterým nezůstane našim daňovým plátcům rozum stát. Tito lidé, poctiví čeští malí a střední podnikatelé, živnostníci, jsou největšími oběťmi dosavadní právní úpravy. A právě tito lidé jsou také naší největší nadějí na nový ekonomický růst a na celkové hospodářské oživení. Uvolněme jim tedy legislativní zábrany a dovolme jim, aby svou prací mohli efektivněji pozvednout naši ekonomiku z červených čísel. Pokud se ptáte, na co umírá podnikání našich podnikatelů a firem, tak odpověď je jednoduchá: smrt má název nedostatek likvidity, tedy solventnost. Máte vystavené faktury, máte účetní zisk, ale jediné, co nemáte, jsou peníze.

Musím zpochybnit zásadní argument odpůrců.

Tedy podvody umožňuje právě absence hotovostního účtování o této dani. Kolegyně a kolegové, řada z vás ve volební kampani, řada nových politických subjektů v této Sněmovně, měla ve volebním prohlášení a slibovala živnostníkům a podnikatelům podporu právě v této úpravě stanovení daně z přidané hodnoty. Vzpomeňte na svoje předvolební sliby. Naše hnutí mělo tento návrh jako jeden z hlavních bodů volebního programu. Věříme, že zlepšení stavu naší země je možné dosáhnout pouze skutečnou změnou systému, ve kterém žijeme a pracujeme, včetně změn v oblasti daní. Budeme pokračovat v budování zadluženého evropského úřednického bankovního socialismu? Nemáte peníze na mzdy dostanete dotaci. Nemáte likviditu výhodně si půjčíte. V tomto systému budou podvodníci dál podvádět a poctiví podnikatelé končit v exekucích a na úřadu práce. Kolegyně a kolegové, zkuste podpořit jasný krok ve prospěch českých živnostníků a firem a podpořte v prvním čtení tento návrh. Děkuji. Pane poslanče, prosím máte slovo. Děkuji za slovo.

Detailněji nás seznámil s principem tohoto návrhu. Ve stručnosti moje zpravodajská zpráva.

A není to namířeno samozřejmě proti malým podnikům, proti živnostníkům, to vůbec ne. Vůbec také nezpochybňuji, že špatná platební morálka či platební neschopnost způsobuje především malým, středním podnikům, ale i živnostníkům, plátcům daně z přidané hodnoty, nemalé problémy. A sami, pokud si poctivě plní svoji daňovou povinnost vůči státu, se dostávají do problémů, dostávají se do obtížné finanční situace, platební neschopnosti. Nebo pro splnění své daňové povinnosti jsou zatíženi bankovním úvěrem, pokud jim ho samozřejmě banka dá, vyjde jim vstříc, aby závazek vůči státu prostě splnili.

A stanoviskem vlády je nesouhlas s tímto poslaneckým návrhem. Těch důvodů je několik. Hlavním důvodem negativního stanoviska, tedy i mého, je zavedení tzv. hotovostního účetnictví, a tím vytvoření vlastně dvou odlišných režimů v rámci zákona o DPH. Není to tedy jenom vlastní hotovostní účetnictví, ale samozřejmě že tady vytváříme dva paralelně jdoucí systémy v rámci zákona o dani z přidané hodnoty. Myslím, že právě riziko daňových úniků, jak na to poukazuje vláda, spojené s tímto zavedením je naprosto reálné a zřejmé.

Nejsem tak o tom zcela přesvědčen.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Zatím mám dvě přihlášky.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Všichni se zaklínáme tím, že chceme pomoct ekonomice, dokonce i malým podnikatelům a živnostníkům, ale nějak nemůžeme najít společnou řeč v tom jak. A já si myslím, že možná to je nejdůležitější. Ne kdo chytne nějakou čárku za to, že se snažil, ale co bude na výstupu. A to myslím asi zajímá nejvíc koneckonců i ty drobné podnikatele.

A myslím si, že nalézt na ně odpověď lze určitým způsobem. Nestačí pouze říct ano, pustíme to dál, nebo naopak zamítneme a tím to celé skončí a budeme čekat, až moudrá vláda nás obšťastní něčím daleko více promyšleným. Ale řekněme si, kde nás tedy tlačí bota a jak to rozuzlit. Já si nemyslím, že by snad bez ohledu na slova, která padala v předvolební kampani, měl někdo drobné podnikatele za parazity. To doufám, že už jsme si navzájem napříč celým politickým spektrem vysvětlili. Opravdu nejsou škodná. Ale je tento návrh skutečně tak razantně prorůstový? Nevzniknou nové komplikace, náklady na administraci? To jsou ty otázky, které já jsem si kladl. Ta umožňuje zavádět hotovostní účetnictví. Ale současně tady pan zpravodaj řekl, že ten způsob je dokonce vyřkl i takový soud neslučitelný.